V první volbě člena Rady Státního fondu kinematografie bylo odevzdáno, vydáno i odevzdáno, 174 hlasovacích lístků. Pan Lubor Dohnal získal 145 hlasů.